Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové.

Nevěřím tomu, nevěřím tomu.

Prosím o klid! Já si myslím, že máme právo se tady ptát, ostatní, co nejsme členy toho výboru. Máme právo se ptát i pana kolegy Růžičky. Máme. To nám nemůžete zpochybňovat, tohle to.

Tak prosím vás, nevyčítejme si to. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Okleštěk a pak mám další tři přihlášky. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní kolegyně Černochová prostřednictvím pana předsedajícího, hrušky s jablky mícháte vy. Já tady mluvím o dvou věcech. Jedna věc je stejný přístup k tomu, jestli při projednávání vydání či nevydání poslance je přítomen ministr spravedlnosti. To je první věc. Spojování těchto dvou kauz a obchod, nebo ten kalkul, který vy jste nazvala, mi připadá tak nízký, že bych se k tomu téměř nechtěl vyjadřovat. To je vaše dedukce a já mám obavu, jestli se tady neprojevuje třeba i zvýšená teplota.

Já jsem tady nový poslanec, to máte pravdu. Já jsem nic nespojoval. Já bych byl proti vydání docenta Svobody a on to ví, protože jsme se o tom bavili i na zastupitelstvu, kde se mě na ten názor ptali novináři už před rokem, a já jsem zastával totožný názor. Takže podle sebe soudím tebe. Já tady nic obchodovat nepotřebuji. A jestliže platí slova vašeho předsedy, který řekl, že bude vždy proti vydání lidí, když to bude na základě nějakého politického rozhodování, což je i tento případ pana kolegy Růžičky, tak nějak asi budete hlasovat, to je na vás, a já slibuji, jak vy budete hlasovat, tak je mi to skutečně jedno. Já se tím neřídím. Já jsem byl proti vydání pana docenta Svobody, budu proti vydání kolegy Růžičky. Opravdu za skandální. Nyní pan poslanec Hájek. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych tvrdě zkritizoval práci zástupců hnutí ANO v organizačním výboru, kteří nedokázali to, aby předřadili před projednávání pana docenta Svobody případ kolegy Růžičky.

Chtěla jsem tady ale upozornit na jednu věcnou nesrovnalost.

Zapomněla přitom, že zhruba dvě třetiny Poslanecké sněmovny jsou noví poslanci, takže oni neměli možnost ho slyšet, aspoň tedy já jsem to takto pochopila.